Prosím, pane ministře, ujměte se slova. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jedná se o důležitý zákon, který do určité míry reflektuje to, že současný stav na trhu mobilních operátorů je zcela takzvaně oligopolní.

Cílem je tedy vytvořit výrazně vyšší konkurenční prostředí, a to takové, které by v důsledku i vedlo k tomu, že bude zájem v rámci vstupu na trh. Jinými slovy, připravujeme aukci pro čtvrtého operátora. Pokud to sledujete, tak v současné době jsme ve fázi, kdy se realizuje takzvané veřejné slyšení vůči Českému telekomunikačnímu úřadu.

Hospodářský výbor jako garanční návrh zákona projednal 15. května, doporučil Poslanecké sněmovně jeho schválení a já bych chtěl poděkovat všem členům výboru za vysoce konstruktivní přístup během projednávání návrhu zákona.

Prosím, máte slovo. Zdravím, kolegové, kolegyně, pane místopředsedo. Pan ministr představil v základu tu změnu, kterou děláme. My jsme to víc probírali už v tom prvním čtení tady, takže jenom jako důležitá informace pro vás, že hospodářský výbor přijal komplexní pozměňovací návrh, který jsme s kolegou Patrikem Nacherem a samozřejmě ve spolupráci s ministerstvem připravili. Dohodli jsme se, že ho podrobně představí v obecné rozpravě právě on.

Pane poslanče, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající.